A dotaz, který bych směřovala na pana premiéra i celou vládu: Jak je možné, že se nic neděje, když podle privatizační smlouvy OKD měli mít nájemníci předkupní právo na byty a tyto byly prodány třetí straně bez toho, aby byly přednostně nabídnuty nájemníkům? Nechci tu zabíhat do dalších podrobností a dalších otázek. Ale faktem je, že tyto nejsou jen k zamyšlení. Tato fakta je třeba prověřit a řešit. Stále slýchám, že se jedná pouze o Moravskoslezský kraj. Ano, ale jen co se týká zaměstnanosti. O peníze za prodej státního podniku přišel stát, a tím všichni občané. Dnešní bod programu je tak snad poslední šancí pro podvedené občany a poslední nadějí na spravedlnost. Děkuji paní poslankyni. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji paní poslankyni, pro stenozáznam její upozornění.

Adam se omlouvá od 17 hodin ze zdravotních důvodů.

Prosím, paní poslankyně. Tak ale chybí nám tady jakýkoliv člen vlády.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Prostě tak to bylo. Část horníků přišla o práci, jejich rodiny mnohdy o obživu na nějakou dobu. Došlo samozřejmě k tomu, že si našli práci, většinou si našli práci další.

Tam totiž bylo zjištěno, že v nich zůstaly zásoby na několik desetiletí.

Popsány byly i důsledky, které to mělo.

Ono to zní opravdu neuvěřitelně, ale tento majetek nikdy nebyl oceněn.

Když spočítáme dohromady to, co jsem teď vyjmenovala, to, co už tady jednou podrobněji rozebíral kolega Josef Hájek, když to dáme dohromady, tak možná jenom tento majetek má takovou cenu jako částka, kterou stát vlastně za celé OKD získal.